Druhá doplňující otázka je: Znáte znění kompetenčního zákona, kde se říká, že Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, diagnostiku a léčení lidí? I v tomto případě se domnívám, že z toho vyplývá, že tyto informace, tato data, byste se jimi měl zabývat, měl byste je sledovat a měl byste v tom konat. Třetí otázka: Nemyslíte si, že včasné provedené lékařského výkonu je podstatným parametrem dostupnosti lékařské péče? A poslední: Nedomníváte se, že zájem o to, aby se sledovala a vyhodnocovala tato data o nepřiměřeně dlouhých čekacích dobách na centrální úrovni, ukládá ministerstvu nejen kompetenční zákon, ale minimálně zdravý selský rozum, že tato data mají vliv na zdraví českých pacientů a na celkový zdravotní systém České republiky? Jsem přesvědčen, že úkolem Ministerstva zdravotnictví a i ministra je sledovat čekací doby na zdravotní výkony a v případě nepříznivého stavu je i vzhledem ke kompetenčnímu zákonu zasáhnout. Že to ministerstvo neví, že to ministerstvo nesleduje a že to ministerstvo nehodlá sledovat, což byla odpověď v písemné interpelaci, natožpak řešit, je pro mě šokující pokoj. Děkuji, pokud zodpovíte tyto mé tři doplňující otázky. Děkuji, pane poslanče. Pan ministr se hlásí do rozpravy. A než mu udělím slovo, mám zde jedno sdělení. Pan poslanec Jiří Hájek ruší svoji omluvu. Kolegové, kolegyně, prosím o klid. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegyně a kolegové, Ministerstvo zdravotnictví bohužel, a moji předchůdci včetně Vojtěcha Adama a všech pěti ministrů, kteří tam za vlády hnutí ANO byli, nikdy tato data nesledovali.

Tuto kompetenci mají zdravotní pojišťovny a já budu rád, když Poslanecká sněmovna změní některé kompetence a dá silnější nástroje Ministerstvu zdravotnictví, abychom mohli lépe sledovat, co se děje se zdravotní péčí v České republice.

Začali jsme dávat dohromady data, takže dneska máme jasnou představu o tom, kolik je u kterého lékaře registrovaných pacientů.

Ale bez těchto dat, bez těchto analýz, pan profesor Dušek nás o tom opakovaně na zdravotním výboru v předchozích letech upozorňoval, a i v předpředchozích a tak dále, tak bez těchto analýz nejsme schopni se posunout dál.

Žádná legislativní úprava neumožňuje ale žádat tato data od ostatních subjektů, které nejsou přímo řízeny Ministerstvem zdravotnictví, a toto bych chtěl také změnit, protože naprosto souhlasím vaším prostřednictvím, paní předsedající, s panem poslancem Farhanem, že je nezbytně nutné, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo přesná analytická data, abychom mohli i úhradovou vyhlášku směřovat tam, kde je dobrá kvalita, dobrá dostupnost, abychom mohli pomocí úhradové vyhlášky zlepšit dostupnost tam, kde tomu tak není. Bez těchto analytických dat to není možné, a tady bude potřeba udělat legislativní změny minimálně v jednom zákoně.

Jsem připravený, pokud zdravotní výbor toto uzná za vhodné, na zdravotním výboru zařadit pravidelnou informaci z dat, která Ministerstvo zdravotnictví má, a můžeme se domluvit, že přes kancelář zdravotních pojišťoven, která je jakýmsi řekněme orgánem, který koncentruje zdravotní pojišťovny, budeme chtít tato data daleko podrobněji i od zdravotních pojišťoven. Ale znovu opakuji, v současné době není povinnost žádného zdravotnického zařízení, a my nemáme možnost bez změny zákona tuto povinnost zavést, hlásit řadu údajů, a to včetně těch, jaké jsou objednací doby na plánované výkony. My můžeme tuto povinnost nebo tyto informace chtít od přímo řízených organizací, ale nemáme žádný legitimní způsob, jak vyžadovat tato hlášení od ostatních zdravotnických zařízení.

Považuji to za důležité nejenom pro mě, ale pro kohokoli, kdo bude můj následovník anebo následovnice na Ministerstvu zdravotnictví.